Děkuji.

Takže nás to stojí, hlavně ty vaše soláry, to nás bude stát ještě 300 miliard, a toto nás nebude stát nic. Další interpelaci přednese pan poslanec Bartoň, a to ve věci programu vzdělávání. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane premiére, je to jeden a půl roku, co jsme zde při interpelacích rozebírali národní program vzdělávání. Tehdy jsem se ptal, jaký má smysl, že ve školském zákonu je tento národní program vzdělávání uveden, je povinnost vlády ho vypracovat, je povinnost vlády ho předložit sem do Poslanecké sněmovny a do Senátu ke schválení, když žádný ministr školství doteď ho ani nezačal dělat. Vy jste uvedl, že vy zajistíte to, že národní program vzdělávání bude udělán. Dal jste si termín rok, s rezervou rok a půl. Sám jste uvedl termín do konce roku 2019.

Takže můj dotaz na vás: jak se díváte na svůj slib, který jste dal před jeden a půl rokem?

Paní Valachová ještě je poslankyně.

Tyto však byly dávno před jmenováním této vlády vydány bez tohoto národního programu. Tak vlastně Plaga říká, že to už není aktuální.

Na tomto místě však musím zdůraznit, že RVP píší odborníci nejen ze státní správy, ale i zástupci odborné veřejnosti a především zkušení pedagogové, a to ve spolupráci se sociálními partnery, jakými jsou například zaměstnavatelé. Takže tato vláda plán strategie v oblasti vzdělávání tvoří a plní.

Děkuji. RVP, rámcové vzdělávací programy, jsou jiný paragraf školského zákona, to bych dohromady nedával. Národní program vzdělávání je § 3. Vlastně z toho vašeho vyjádření si beru tu poslední větu, že sice jeden a půl roku uběhlo, ale výsledkem je, že raději to z toho školského zákona vyjmeme, aby to tam vůbec nebylo. Jinak rozdíl mezi Strategií 2030+, která není ve školském zákoně, a národním programem vzdělávání je ten, že strategii dělá ministerstvo. Ministerstvo rozhoduje o tom, jak bude, zatímco národní program vzdělávání byl určen k tomu, aby se projednal v obou komorách Parlamentu, což uznáte, že je úplně něco jiného.

Od rána do večera a stále.

Takže se domluvte a já vám děkuji. A nyní pan poslanec Zahradník bude interpelovat ve věci situace na Energetickém regulačním úřadu. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Jedná se konkrétně o podivnou systemizaci, kterou nelze nazvat jinak než destrukcí donedávna fungujícího úřadu.

Tato systemizace byla vaší vládou i přes nezákonný postup schválena, jste tedy spoluviníky vzniklé situace.

Hodláte s tím jako premiér něco udělat?